Budu reagovat na reakce. Za prvé, omlouvám se, že jsem řekl ta stoprocentní shoda, to tam skutečně nepadlo. Dobře, já jsem říkal, nikdy asi nenajdeme úplně stoprocentní shodu.

Za mě si nemyslím, že to je nebezpečná zkratka. Samozřejmě základem stále je, že to musí být vysokoškolsky vzdělaný člověk.

Samozřejmě ta podobnost tam vždycky nějakým způsobem musí vyjít. Děkuji. Paní poslankyně, prosím, vaše dvě minuty. Děkuji.

Chtěla bych, aby tady zaznělo, že nad novelou opravdu je víceméně široká shoda.

Ale to už myslím, že tady to hodně zaznělo.

Děkuji. Také děkuji. Paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom navážu. Zrovna ten § 9 je příkladem toho, kde se kompromis hledal, původní znění vypadalo jinak. Ty dvě pojistky, které se tam dostaly, je právě příbuznost oborů, pro které kvalifikace může být přiznána, a pak lepší specifikace těch tří let, což v původním návrhu nebylo.

V takovou chvíli si myslím, že má mít právo ten ředitel možnost si vybrat i jinak, nejenom podle kvalifikace, přestože tu kvalifikaci považuju za velmi důležitou. Děkuji.

On musí zaměstnat kvalifikovaného učitele. To je přesně to, co tady kolega Berki zmiňoval. Děkuji. Pane předsedo, prosím.

To je první důležitá podmínka, která tam je daná navíc, a je potřeba to připomínat. A druhá věc, je tam podmínka doplnit si vzdělání do tří let. Přesně tento § 9a je ten, kterým dáváme plnou manažerskou odpovědnost řediteli školy. Ředitel školy ve finále odpovídá za kvalitu vzdělávání v té škole a já jsem přesvědčen o tom, že naprostá většina ředitelů, a teď to říkám i jako bývalý ředitel školy, je příčetná a soudná a ví, koho do školy přijímá, protože tomu řediteli jde o to, že on potom se zodpovídá svému zřizovateli za kvalitu vzdělávacího procesu a samozřejmě také České školní inspekci, veřejnosti a rodičům. Také děkuji a dále s přihláškou je pan poslanec Vondrák, taktéž faktická. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Je naprosto zjevné, že spektrum názorů v této oblasti je velmi široké, ale my prostě musíme najít konsenzus, který bude platný dlouhou dobu, a já tvrdím, že nemáme dostatek kvalifikovaných učitelů. Myslím si, že prstenec kolem Prahy teď bude žádat o investice do škol tak, aby se mohly nové školy postavit, ale v těch školách musí být učitelé, musí být připraveni, musí být schopní, a já tvrdím, že existuje mnoho odborníků, kteří sice neučili, ale mají své životní zkušenosti, které mohou přetavit do toho, že budou dobrými učiteli, takže zkusme jim dát šanci.

Děkuji. Děkuji za dodržení času.

Děkuji za dodržení času a dále s přihláškou je pan poslanec Kettner.